Tady jsem zaslechl, že budou spokojena ministerstva, od kolegy Chalupy. Naprosto. Já potřebuju, aby byli spokojení vlastníci a provozovatelé těch letišť. Já si myslím, že to je tak citlivé téma plné detailů, které prostě je opravdu velmi na hraně. A jak říkám, ďábel je skryt vždycky v tom detailu a možná ten dobrý úmysl, který tady je předkládán, tak dle mého názoru určitě, skoro stoprocentně, patří do těch nápadů, jak se říká, že i cesta do pekel je dlážděná samými dobrými nápady, a tady je to evidentní. Já se musím přiznat, že mě to mrzí, že piloti čekají na tento návrh zákona. Já proti tomu nic nemám. A prosím a žádám vás všechny, abyste prostě nereflektovali další pozměňující návrhy než ty, které přináší hospodářský výbor. Já to chápu. Musím ale na druhou stranu říct úplně otevřeně, tato Sněmovna ho bohužel už z časových důvodů nevyřeší a ani vyřešit nemůže při sebelepší vůli. Měl by to být úkol prioritní, protože žijeme ve státě vlastníků, nebo se o to aspoň snažíme. Aby práva vlastníků zůstala nedotčená a aby provozovatelé měli naprostou jasnou představu, co si mohou dovolit a co ne. Takže dámy a pánové, i přesto, že jsem nebyl pro zařazení tohoto návrhu zákona na dnešní plénum Poslanecké sněmovny z těch důvodů, o kterých jsem říkal, pokud se dostaneme dál, tak ve třetím čtení vás opravdu důsledně žádám, hlasujme jenom pro tu minimální verzi a věřme tomu, že příští léta, příští sněmovna, příští vedení ministerstev dokážou dotáhnout do konce letitý problém, který my nevyřešíme. Víte, ono nikdy to není jen tak. A já jsem se o to začal zajímat a zjistil jsem, že hlavním důvodem předložených pozměňováků je problematika příbramského letiště. Takhle ne!

Děkuji. Já ke kolegům poslancům jenom tolik. Tak už to tady padlo. Tak tento zákon se tady projednává celý rok a žádná dohoda mezi oběma ministerstvy nenastala. A zásadní problém byl v tom, že v rámci legislativy na začátku tam žádný problém nebyl, ale ten problém tam dalo Ministerstvo dopravy tou svou navrhovanou úpravou. Od toho se to začalo všechno odvíjet. A ty návrhy, které dávám jako pozměňovací, ty neřeší majetkoprávní nebo majetkové vztahy. Ptám se, kdo dál do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Není tomu tak. Tak v tom případě otevřu podrobnou rozpravu.

Nyní pan poslanec Seďa v podrobné rozpravě. Děkuji, pane místopředsedo. Obsahuje čtyři pozměňovací návrhy a odůvodnění je uvedeno ve sněmovním dokumentu. Děkuji. Není tomu tak. Žádný návrh, který by byl hlasovatelný ve druhém čtení, nemáme, a mohu tedy druhé čtení ukončit. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod č. 10.

A máme bod č. 19.